I paní ministryně financí, která tady sedí, to spočítaný má. Ale taky jsou tam neznámé a jsou ty modely ekonomické. Ten stát se přece musí řídit na základě odborných vyhodnocení.

Na ÚZIS to taky měří. Ale každé to opatření má nějaké dopady, zasáhne určitý počet lidí, ti se buďto potkají, nebo nepotkají, a na základě toho přece, vždyť ti lidé jsou zodpovědnější.

Takže ta transparentnost, ta data, která k tomu jsou k dispozici, prostě ta doba se změnila, to není praktický výkon, že tady něco musíme stěhovat, postele, když se mění ta nemoc, to znamená, práci, ale ta opatření vlády, vypnout, zapnout, jdou přesně tak rychle, jako jdou tiskové konference vlády, platíneplatí.